Na závěr jenom k jedné věci. Jsem ráda, že se přenášejí jednání Poslanecké sněmovny online, ale chtěla bych potom vědět, jak se zjedná náprava toho, když větší část projevu kolegy Havlíčka online prostě nebyla a lidé se nemohli podívat na jednání této Poslanecké sněmovny. Bylo by dobré tento problém, předpokládám technického charakteru, řešit, aby skutečně záznamy mohly být k dispozici lidem i novinářům.

Děkuji, paní poslankyně. Tu technickou záležitost jsem si poznamenala. Nyní je přihlášen pan poslanec Martin Kukla a připraví se pan poslanec Marek Novák. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, krátce vystoupím k EET. Elektronická evidence tržeb byla zavedena 1. prosince 2016.

Ústavní soud nakonec ve svém verdiktu konstatoval, že nejenže EET není protiústavní, ale je legitimním nástrojem pro ověření daňových povinností. Elektronická evidence tržeb naplnila očekávání, a to narovnání podnikatelského prostředí, férové podmínky pro poctivé podnikatele a také to nejdůležitější když se podíváme na dnešní stav, na dnešní státní kasu, tak měla jednoznačný a prokazatelný přínos pro státní rozpočet. V případě zavedení třetí a čtvrté vlny dodatečných zhruba 8 miliard ročně. Když se podíváme na dnešní inflaci, tak ta čísla pro státní kasu by byla samozřejmě mnohem vyšší. Elektronická evidence tržeb je od počátku koncipována jako plošné opatření s postupným náběhem, jehož hlavní cíl je narovnání podnikatelského prostředí v České republice a také vyšší výběr daní, který vytvoří prostor pro snížení daňového zatížení České republiky. Z tohoto důvodu je součástí zavedení elektronické evidence tržeb významné snížení DPH ve všech sektorech, kde to umožňuje harmonizovaná evropská daňová legislativa. Snížení DPH z podstatné části zůstává podnikatelům v podobě vyšší marže a společně s eliminací nepoctivé konkurence představuje důvod, proč je elektronická evidence tržeb od počátku podporována většinou profesních a odborových svazů, komor a asociací. Elektronická evidence tržeb je jedním z nejvýznamnějších daňových opatření a zároveň nejdůležitějším krokem k nápravě podnikatelského prostředí v naší novodobé historii. Férové prostředí je takové, kde mají všichni stejné podmínky a ve kterém řádně plní daňovou povinnost.

Podívejme se na dnešní stav. Na státní rozpočet státu chybí jednoznačně peníze.